Děkuji. Nejsem členem hospodářského výboru, neměl jsem šanci být na jeho jednání a nemůžu znát dokonale problematiku každého zákona, který touto Sněmovnou prochází. To musí vědět každý z vás.